Je pár věcí, za které jsem ráda. Jsem velice ráda, že jsme projednali a navýšili příspěvek na péči. Jsem ráda, že jsme projednali insolvenční zákon, ovšem tam je velkou otázkou, zda skutečně pomůže, zda skutečně bude reálná šance na nový start u více lidí, nebo jestli nakonec praxe ukáže, že ty změny nejsou dostatečné. Ráda bych v tomto závěrečném příspěvku k projednávání státního rozpočtu upozornila, že nejde jenom o to, kam dáme jaké peníze, do jaké rozpočtové kapitoly, ale že jde zejména o to, jak potom reálně ty programy fungují a jak nám funguje podpora takového chování, jaké je žádoucí. Slyšeli jsme tady už číslo 60 miliard korun na podporu udržení bydlení za posledních pět let. To je obrovská částka, akorát otázka, jestli umíme systémově s tímhle něco udělat jako stát, když vlastně padla diskuze o tzv. zákonu o sociálním bydlení. Podobně by se dalo hovořit o miliardách investovaných v minulých letech do tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. A zase je otázka mají tyhle miliardy výsledek?

Jak vyhodnocujeme, jak náš systém sociální podpory funguje u lidí, kteří jsou v exekucích nebo kteří mají velmi nízké mzdy?

Já bych jenom závěrem tohoto svého připomenutí, co je opravdu důležité pro státní rozpočet, upozornila, že dokud se nevyplatí rozumně pracovat i lidem, kteří jsou v exekucích, a lidem, kteří mají nízké mzdy, tak se nemůžeme divit tomu, jak nám kvete zaměstnávání načerno a jak nám nefunguje systém pobídek a motivací.

Paradox je ten, že to je úplně stejná částka, jako kdyby ta rodina se nepokoušela ani do práce chodit.

Takhle přece nemůžeme jako stát motivovat lidi, aby se pokoušeli legálně pracovat jinak než za minimální mzdu!

Klienti úřadu práce to takto jednoznačně vnímají.

Děkuji vám za pozornost, kolegyně a kolegové. Děkuji, paní poslankyně. Dále vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Podal, připraví se pan poslanec Výborný. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tam je to ve statisících.

Toho já se bojím, protože jsem tam ty lesy viděl, a hrozně nerad bych, aby se taková hrůza objevila i u nás. Oni to zdůvodňují: V důsledku sucha hynou veškeré dřeviny.

Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Tento pozměňovací návrh posiluje rozpočtovou kapitolu 329.

Takže já vám děkuji všem.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem v poměrně složité situaci udržet vaši pozornost v době těsně před obědem. Jako pedagog, kantor, vím, že ty hodiny právě před polední pauzou byly vždycky nejméně efektivní a pro učitele nejvíce složité, ale přesto se pokusím vás poprosit o chvíli pozornosti. Nejprve bych rád upozornil, ač to tady už zaznívalo, ale považujeme to i my jako poslanci klubu KDUČSL za klíčové a důležité při projednávání tohoto státního rozpočtu, a to je nebezpečí kolapsu sociálních služeb v příštím roce v České republice. Ve vládou předkládaném návrhu státního rozpočtu na sociální služby v roce 2019 je navrhována částka pouze ve výši 15,52 miliardy korun. Tento objem financí je ale nedostačující, neboť nezohledňuje výpadek financování z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto částku na pokrytí deficitu nárokovalo, avšak v návrhu státního rozpočtu není zohledněna.